A kolik jsme dostali my?

Takže tohle se děje v Evropě a skutečně nemám z toho dobrý pocit a mám z toho velké obavy. Takže bezpečnost a zdraví občanů.

I policistům. 4 5 %?

A zdraví našich občanů.

Bohužel pro nás všechny.

Víte, já každý týden řeším nějaké ty rakoviny a fakt je to hrozné, je to hrozné. Prevence.

Já jsem tu nemocnici navštívil, vystoupil tam primář, gynekolog a říká: My potřebujeme, my máme tady tři nemocnice nebo kolik, dvě ne, a chceme postavit novou a bude to super.

Nemluvě o tom, že stát, kdyby pochopil, že například si má udělat vlastní projektovou kancelář, a nemá to soutěžit to je všechno zdržení... No tak jsme to vyřešili. Tak postavte tu porodnici už.

Mají heliport.

Naštěstí se povedlo, že staví ten pavilon.

A zdravotnictví bylo pro nás absolutní priorita. Bohužel tato vláda to tak nemá.

Dále výstavba stovek rybníků